Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené rozpravě. Pan poslanec Benda byl opětovně přerušen při svém vystoupení, viz stenoprotokol. Další přihlášení poslanci viz zápis na informační tabuli. Ptám se pana poslance Bendy, který má zájem pokračovat ve svém vystoupení. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedo, vážený pane ministře... ... vážené paní ministryně, vážení páni ministři, vážené dámy, vážení pánové, já si bohužel teď nevybavuji úplně všechno, co jsem minule dokázal v té přerušené rozpravě říct nebo nedokázal říct, a protože si myslím, že se blížíme do hlasování, tak bych to prosím rád ještě jednou zopakoval. Budeme mít před sebou několik důležitých hlasování a chtěl bych vás upozornit zejména na hlasování o svádění k maření spravedlnosti, které pokládám za svým způsobem klíčové hlasování dnešního dne. Asi se většina z nás již smířila s tím, že maření spravedlnosti ve variantě, kterou předložilo Ministerstvo spravedlnosti a kterou částečně upravila paní poslankyně Válková a tam předpokládám, že její návrh projde zůstane, nebo bude nově zakomponováno do trestního řádu. Asi všichni cítíme, že opravdu předkládat falešné důkazy, nepravdivé důkazy, záměrně nepravdivé důkazy, předkládat u soudu je věc, která by se stát neměla, a že může být i trestným činem. U mě, říkám, přetrvávají jisté pochybnosti, a proto nestahuji svůj návrh na úplné vypuštění tohoto trestného činu.